18. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny Podle paragrafu odstavce 1 písm. s) našeho jednacího řádu potvrzuje předsedy výboru v jejich funkci Poslanecká sněmovna. Chci vás informovat, že na ustavujících schůzích výborů byli jejich předsedové zvoleni takto: předsedou petičního výboru byl zvolen poslanec Tomio Okamura, předsedou rozpočtového výboru byl zvolen poslanec Josef Bernard, předsedou kontrolního výboru byl zvolen poslanec Radovan Vích, předsedou volebního výboru byl zvolen poslanec Aleš Juchelka, předsedou výboru pro evropské záležitosti byl zvolen poslanec Ondřej Benešík, předsedou hospodářského výboru byl zvolen poslanec Ivan Adamec, předsedou ústavněprávního výboru byl zvolen poslanec Radek Vondráček, předsedou výboru pro obranu byl zvolen poslanec Miloslav Janulík, předsedou výboru pro bezpečnost byl zvolen poslanec Pavel Žáček, předsedou výboru pro sociální politiku byl zvolen poslanec Vít Kaňkovský, předsedou výboru pro zdravotnictví byl zvolen poslanec Bohuslav Svoboda, předsedou výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu byl zvolen poslanec Ivo Vondrák, předsedou výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl zvolen poslanec Robert Stržínek, předsedkyní výboru pro životní prostředí byla zvolena poslankyně Jana Krutáková, předsedou zahraničního výboru byl zvolen poslanec Marek Ženíšek a předsedou zemědělského výboru byl zvolen poslanec Michal Kučera. Zahajuji rozpravu k tomuto bodu, do které se nikdo nepřihlásil. Neeviduji ani přihlášku z místa, tedy rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování. Není k tomuto způsobu hlasování z vaší strany námitka?

Pan poslanec Jakob se hlásí?

Moc se omlouvám, vážený pane předsedající. U posledního hlasování jsem hlasoval, že se zdržuji, ale na sjetině mám, že jsem hlasoval pro. Každopádně hlasování nezpochybňuji. Dobře, takže pro zápis. Ano, děkuji pěkně. Jestli to je všechno, tak přejdeme k hlasování. Prvním hlasováním bude, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy petičního výboru potvrdili poslance Tomia Okamuru. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Dalším bude hlasování o předsedovi rozpočtového výboru.

Kdo je proti?

Výsledek byl přijat. Dále budeme hlasovat o předsedovi kontrolního výboru. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy kontrolního výboru potvrdili poslance Radovana Vícha? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Dále budeme hlasovat o předsedovi volebního výboru. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy volebního výboru potvrdili poslance Aleše Juchelku? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 44 bylo přihlášeno 179 poslanců, pro bylo 178, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o předsedovi výboru pro evropské záležitosti. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro evropské záležitosti potvrdili poslance Ondřeje Benešík? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci hospodářského výboru potvrdili poslance Ivana Adamce? Kdo je proti? V hlasování číslo 46 bylo přihlášeno 179 poslanců, pro návrh 179, proti nikdo. Výsledek byl přijat.

Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl přijat. Následně budeme hlasovat o funkci předsedy výboru pro obranu. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro obranu potvrdili poslance Miloslava Janulíka? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 48 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro návrh hlasovalo 180 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat. Pokračujeme hlasováním o potvrzení funkce předsedy výboru pro bezpečnost. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 49 bylo přihlášeno 180 poslanců, pro návrh hlasovalo 177 poslanců, proti nikdo. Výsledek byl přijat.